Předložený návrh uvede z pověření vlády místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.

Prosím, pane ministře. Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu v prvním čtení. Dovolte mi nyní poděkovat všem gesčním výborům za projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a rozpočtovému výboru za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení. Předpokládám, že na dnešním jednání budou předneseny pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu. V této souvislosti bych chtěl poznamenat, že kapitola Všeobecná pokladní správa má rozpočet výdajů ve výši více než 146 mld. korun obsažených v desítkách položek. Předem upozorňuji, že jakýkoli pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný. Dále bych chtěl poznamenat, že zákon o rozpočtových pravidlech jasně definuje zákon o minimální výši vládní rozpočtové rezervy, která činí 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu. U pozměňovacích návrhů, které budou znamenat snížení výdajů kapitoly Státní dluh, vyjádřím svůj zásadní nesouhlas. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Chtěl bych jenom pro pořádek připomenout, že se jedná o opravené znění.

I když ta chyba nebyla úplně podstatná, ale opravili jsme to.

Jednáme o státním rozpočtu, je to zásadní bod, který budeme projednávat, takže vás poprosím, abyste se ztišili. Prosím, pane zpravodaji. Přijaly tedy k nim svá usnesení, s výjimkou výboru petičního, který projednal kapitolu 304 Úřad vlády a usnesení ke kapitole nepřijal, výboru pro sociální politiku, který projednal kapitolu 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí a usnesení ke kapitole též nepřijal.